Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Nikoho nevidím. Já myslím, že je nás dostatečný počet. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 104. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a Markétu Pekarovou Adamovou. Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády: Jiří Bláha do 15 hodin rodinné důvody, Dominik Feri pracovní důvody, Petr Fiala rodinné důvody, Věra Kovářová osobní důvody, Lenka Kozlová zdravotní důvody, Martin Kupka od 15 do 17 hodin pracovní důvody, Jiří Mihola pracovní důvody, Pavel Staněk rodinné důvody, Helena Válková zdravotní důvody.

A mám zde ještě několik dodatečných omluv.

Paní poslankyně, páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující tisk, který schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

Já vás poprosím všechny už o klid. Náhradní karta číslo 15 pan poslanec Radim Fiala. Pokud se nikdo do rozpravy...

Pan poslanec Benda. Opravdu poprosím, abyste se už usadili na svých místech, aby měl pan kolega možnost vystoupit důstojně. Už začala schůze. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové.

To, co Ministerstvo zdravotnictví přineslo, je v této podobě podle mého názoru zcela neschvalitelné. Co by bylo asi zájmem občanů České republiky, abychom byli schopni v rámci evropského covidpasu mít nějaký průkaz, který by těm, kteří jsou očkováni nebo prodělali COVID19, umožnil, aby se tím mohli prokázat. Pokládám za naprosto nešťastné, že to ministerstvo přinese takto pozdě, ještě za situace, kdy ministr v tuto chvíli končí a zítra zřejmě bude nějaký jiný, a že tlačí Sněmovnu k tomu, aby projednávala ve stavu legislativní nouze. Z tohoto důvodu my pro to hlasovat nebudeme a budeme se případně zabývat návrhem zákona v normálním řádném projednání. Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. V podstatě podobná poznámka. Ale když už jsme u legislativní nouze, tak si myslíme, že je to zneužití tohoto právního titulu legislativní nouze, ve kterém by se tento zákon měl projednávat, a proto samozřejmě budeme hlasovat také proti. Nejenom proti projednávání tohoto zákona v legislativní nouzi, ale proti tomu zákonu jako celku, ale k tomu se ještě dostaneme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych vás chtěl jenom seznámit s postojem Starostů a nezávislých. My určitě nepodpoříme stav legislativní nouze, protože pro to nevidíme žádný důvod, a nebudeme podporovat ani ten zákon v předložené podobě.

Pane předsedo, máte slovo. Velice stručně spíš po formální stránce. Nechci se jakkoliv pouštět do obsahu tohoto zákona. Když vláda požádá o projednání ve stavu legislativní nouze a o vyhlášení tohoto stavu, jako předseda Poslanecké sněmovny jsem povinen této žádosti vyhovět, a stanovím tedy nějakou lhůtu. Je potom na Poslanecké sněmovně, aby svým hlasováním rozhodla o tom, zda skutečně ty podmínky pro prodloužení stavu legislativní nouze existují, nebo nikoliv.